Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo. Odůvodnil jsem ho podrobně v obecné rozpravě. Děkuji za slovo.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak.

Otevírám další bod.